Obchod s chudobou je mýtus, pokud se netýká romské komunity nebo pokud se netýká nějakého člověka, který má ekonomické vazby a to říkám naprosto vážně na zaměstnance a zaměstnankyně v převážné většině případů úřadů práce, kteří s ním spolupracují a posílají mu peníze nejenom za ten nájem, ale i ostatní sociální dávky.

Ano, funguje to tak prostě.

Taky výmysl Romea.

Potom tady máme ty postižené děti.

Je to logické, je to správné. No ale pochopitelně tohle je masově zneužíváno.

A stát to nemůže nevědět.

To je nejlacinější řešení ze všech možných řešení.

Takže proto tady existuje tahle tichá dohoda mezi státem a touhle skupinou, protože to je nejlacinější řešení, které ten systém postavený na strachu obvinění z rasismu je schopen vyprodukovat.